Takže jenom chci říci, že to není to otázka oni to napojili na aktuální systém družstevního bydlení, to znamená, je to něco jiného, podotýkám, ale není to nemožné. Ne podle tohoto zákona, ale podobný systém, který by chtěli spustit.

To, že to nebude legrace, to všichni připouštíme, ale je nutné to mít na stole tak, abychom se pokusili s tím něco udělat, a pokusit se tak, jak bylo řečeno mými předřečníky, to zvládnout ještě v tomto volebním období. Děkuji za pozornost a děkuji za podporu mého návrhu. Děkuji za slovo.

Bydlení pro spoustu lidí není dostupné a je to velký náklad.

Budeme rádi o tom jednat i s paní ministryní. My jsme velmi aktivní výbor.

Ale samozřejmě bude to hodně práce. Snad to zvládneme.

Pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo.

To jsou otázky ryze právní. Posléze to zopakuji, budeli to nutné, a také navrhuji prodloužení lhůty o 20 dnů, protože to nebude vůbec nic jednoduchého.

Děkuji, pane místopředsedo. Krásné dopoledne.

Nikoho v rozpravě nevidím, takže končím obecnou rozpravu. Pan zpravodaj podle všeho také ne. Takže budeme hlasovat.

Máme tady dva návrhy.

Takže já vás odhlásím všechny. Přihlaste se znovu svými hlasovacími kartami.

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s vrácením návrhu? Kdo je proti vrácení návrhu k dopracování navrhovateli? Návrh na vrácení byl zamítnut. Teď tady máme další návrh. Kdo je pro zamítnutí? Kdo je proti zamítnutí?

Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako výboru garančnímu. Tak prosím, jestli nám to tedy můžete ještě sdělit na mikrofon, svůj návrh.

Vnímám to jako protinávrh, takže přistoupíme k hlasování.

Je to protinávrh.

V hlasování číslo 191 přihlášeno 91 poslanců, pro 20, proti 25. Návrh nebyl přijat. Přistoupíme tedy k hlasování o návrhu, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako garančnímu výboru.

Návrh byl přijat. A já konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako garančnímu výboru. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru.